Jsem si vědom toho, že toto na sebe ve velké části převzalo Ministerstvo zemědělství. Nicméně domnívám se, že vzhledem k tomu, že v rozpočtu Kraje Vysočina se nenašly žádné finanční prostředky na to, aby se drobným vlastníkům lesa pomohlo.

Děkuji vám za pozornost.

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Výdaje na výzkum v České republice jsou stále velmi nízké a soukromé firmy dokonce vynakládají na výzkum více finančních prostředků než stát.

Z těchto důvodů navrhuji zvýšit zmíněné výdaje pro vědu a výzkum a současně se domnívám, že členství v Evropské unii pro nás, občany České republiky, zejména v posledních letech neposkytuje takové přínosy, které by vyvážily náklady na toto členství, ať už náklady přímé, viditelné, nebo náklady nepřímé včetně omezení rozhodovacích pravomocí. Je třeba přehodnotit náš vztah k této organizaci a jedním z jasných signálů potřeby změny je snížení odvodů do rozpočtu Evropské unie o 500 milionů korun, jak navrhuji.

Naopak snižuje výdaje Ministerstva vnitra ve specifickém ukazateli Výdaje spojené s výkonem předsednictví České republiky v Radě Evropské unie o 100 milionů korun a v kapitole 314 Ministerstva vnitra ve specifickém ukazateli Výdaje na zabezpečení úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu snižuje výdaje o 100 milionů korun na neinvestiční transfery neziskových a podobných organizací. Místo přehnaných výdajů spojených s předsednictvím v Radě Evropské unie, přičemž Evropská unie se stává projektem, který má v posledních letech pro Českou republiku a její občany více negativ než přínosů, navrhuje můj kolega tyto finanční prostředky použít ke zvýšení bezpečnosti českých občanů, a to tím způsobem, že příslušníkům Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru vyváží propad jejich příjmů, který je způsoben skokovým zdražením spotřebitelských výrobků a také zvýšením cen energií. To se stává problémem zejména u skupiny pracujících, kteří mají fixní tabulkový plat, mají jen velmi omezené možnosti dosáhnout jeho zvýšení a prakticky vyloučenou možnost jiného přivýdělku.

Dále, jak jsem říkala, kolega snižuje alokaci rozpočtu kapitoly Ministerstva vnitra na neinvestiční transfery neziskových a podobných organizací, a to o 100 milionů korun. Naopak navrhuje se velmi potřebná záležitost, tedy navýšení části rozpočtu Ministerstva vnitra, ze kterého je financovaný Hasičský záchranný sbor, a sice se zvyšuje o 100 milionů korun objem finančních prostředků určených na pořízení dlouhodobého hmotného majetku.

Děkuji, paní poslankyně. V tuto chvíli si dovolím přečíst další omluvu.

Paní poslankyně tady avizovala, že popřípadě není přítomen pan poslanec Radek Koten, přesto bude zařazen v tom seznamu, a pak se popřípadě... protože jsem zaregistrovala, že jste četla jeho případné pozměňovací návrhy.

Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážení představitelé vlády, vážené kolegyně a kolegové, přihlašuji se ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému načten jako sněmovní tisk 552.